Je to strašně důležité. Stále ty peníze nejsou. Výstavba obecních bytů ano, máme programy. Proto bychom potřebovali ten stavební zákon.

Ale já si myslím, že máte příležitost tomu zamezit. A měli byste myslet na všechny občany této země. Pan Skopeček tady mluvil o různých projektech.

Na rakovinu zemřelo u nás, teď si nepamatuji přesně číslo, myslím až 30 tisíc lidí. A my máme skvělý projekt. Masarykův onkologický ústav v Brně bere pacienty až na červen.

Ročně zemře 7 tisíc lidí na rakovinu plic.

Toto všechno jenom proto, že říkáte: vláda nemá většinu, my chceme tady plno peněz, my navrhujeme pozměňováky, ale my vlastně nechceme schválit ten rozpočet, protože chceme co?

Až třináct let.

Nebyly peníze. A proč?

Nebo obce a kraje? Co se stane, když bude rozpočtové provizorium? Tak se zeptejte Tyla, to je náměstek na financích.

Takže co digitalizace? My jsme přece řekli, že to je proinvestiční rozpočet. Ano, vám se nelíbí, je velký deficit.

A tady jsou nějaké úspory. Proč to stále říkáte, když dobře víte, že to není ten úředník v kanceláři, ale že to jsou lidi, které potřebujeme?

A on to nedokázal. Ano, komunisti podpořili pětkrát rozpočet, a teď si kladou podmínky, které pro nás nejsou přijatelné. Takže já nevím.

Tak jednoduché to je. Takže to selhání nebude jenom vlády, ale i opozice, která říká, že to nepodpoří.